A všechny tam byly i díky tomu, že ta velká strana měla nějaký tenhleten bonus propočtu.

Po roce 2010? Po roce 2013?

Dvacet let to Ústavnímu soudu nevadilo, najednou ano.

To se na mě nezlobte. A to je potom na politickou debatu, že vlastně fakticky tímhletím způsobem jsou poslanci jakoby nadlidi, nebo obecně zákonodárci poslanci, senátoři , protože se mohou k Ústavnímu soudu na rozdíl od obyčejných občanů obracet opakovaně dvakrát ve stejné věci, což občan nemůže.

A teď ta druhá věc, kterou jsem na začátku nadnesl. A to si myslím, že taky není dobrý přístup, protože Ústavní soud není třetí komorou. Není.

Takže vlastně de facto je ten Ústavní soud z tohoto úhlu pohledu třetí komorou, protože my nic jiného dělat nemáme. Já jsem si přečetl, že pan zpravodaj Ústavního soudu byl schopen ty dva paragrafy napsat za 48 minut.

Za 48 minut! Ale zároveň to tam leží 3,5 roku!

To je úplně srozumitelné, jasné, transparentní. Přesně to bude vyvažovat.

Tady bude zbytek, tady přidáme, tady to dáme na celostátní úroveň, pak to zase rozdělíme.

Jak to chcete tady namalovat?

A ty zbytky, které by se rozdělovaly, jsou jenom ty subjekty, které neprojdou přes 5 %.

Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, určitě se nechci motat do ústavní debaty, ale já jsem byla v horní komoře Parlamentu, jsem v této dolní komoře, a můžu se tedy považovat téměř za doyenku Parlamentu. Říkám téměř, naštěstí, naštěstí. A proto musím učinit tuto poznámku. Víte, v čem je to největší kouzlo demokracie? Jsem hluboce přesvědčena a moje zkušenost praví, že největší kouzlo demokracie je v tom, že každá účelovost se dřív nebo později obrátí proti svému strůjci.

A jestli v této chvíli měníme volební zákon, abychom se opřeli o to, co nám říkají odborníci, komise pro Ústavu, ústavní právníci, a nepočítali, prostě abychom se snažili, aby to bylo co nejspravedlivější vůči voličům, vůči občanům, co nejlepší pro demokracii v této zemi.

Vážené poslankyně a poslanci, já bych se také ráda vyjádřila k tomuto návrhu volebního zákona. Ráda bych se vyjádřila především s faktickou poznámkou, že určitě jste všichni sledovali tiskovou konferenci, kterou provázel pan Rychetský a především pan Filip, kde právě zaznělo, že to je protiústavní a špatné z několika důvodů.

Ale jenom na té tiskové konferenci stále více zaznívalo, proč Karlovarský kraj, proč v Karlovarském kraji, pokud některý kandidát získá 10, 11 % hlasů, nezíská mandát.

Podle mého názoru, jak v tuto chvíli vidím všechny ty návrhy, pokud nebude nastaven jeden volební obvod, tak se to nikdy nenapraví. A jsem přesvědčena o tom, že pokud budete mít jakékoli mechanismy a budou ty zbytkové hlasy, tak nikdy... dopadne to vždycky na ty malé kraje.

Děkuji vám za pozornost.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Chci zareagovat faktickou poznámkou, vaším prostřednictvím, na kolegu Patrika Nachera, který tady svým specifickým způsobem obhajoval vznik jednoho volebního obvodu. Chci na to říct svůj pohled. Nejsem znalec ústavního práva, ale beru to z jiného úhlu pohledu. Každý z nás zastupuje nějaký region, kde známe prostředí, známe problémy těch lidí, známe to, co se řeší. To, co se řeší v Praze, tak se na to jinak dívají lidé u nás ve středních Čechách, jinak se na to dívají lidé v Moravskoslezském kraji. Pokud bude převažovat ten návrh, že má vzniknout jeden volební kraj, není zajištěno, že každý kraj bude mít svého zástupce.

Děkuji za slovo.